Jsem rád, že ta norma s sebou nese i princip větší vymahatelnosti práva, že se v novele skrývá snaha co nejvíce přestupků mít možnost sankcionovat na místě, protože ten efekt se pak jednoznačně dostavit může s větším dopadem. Vnímám jako důležité, že zákon přináší dvě důležité novinky se zaměřením na tu nejrizikovější část veřejnosti, přičemž jedna z těch novinek, možnost řídit vozidlo od 17 let pod dohledem mentora, nemá nové sankční opatření, ale míří opravdu k prevenci a přináší v rámci zákona i významnou výhodu a snaží se mířit k větší bezpečnosti tím, že ten prvek výchovy, prvek důrazu na předvídatelnost, ohleduplnost se v osobě provázejícího mentora do toho českého prostředí může promítnout a má promítnout stejně příznivě jako ve státech, kde to už zavedli.

Tohle jsou nové dva prvky, které míří k tomu, abychom více v rovině preventivní dalším rizikovým situacím předcházeli. Věřím, že tyhle principy předurčují zákon k tomu, aby nejenom uspěl v následujícím hlasování, ale aby měl skutečně pozitivní dopady v tom, jak se bude odvíjet nehodovost na české silniční síti, a ve výsledku přispěl k tomu, že obětí dopravních nehod bude méně a že bude ubývat i vážných zranění na českých silnicích. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji vám, pane předsedající. Jenom připomenu pro ty, kteří jsou možná novější tak jako já ve Sněmovně, že samozřejmě načteme legislativně technické úpravy. V případě, že následně ten pozměňovací návrh nebude schválen, tak ta legislativně technická úprava padá, protože je spojená s tímto návrhem. Chtěl bych tedy načíst legislativně technickou úpravu dvou pozměňovacích návrhů tak, jak mi byly předloženy legislativou.